Já děkuji za slovo.

Důvody k zavedení zelené nafty jsou údajně dva. První bod je konkurence Evropské unie a dotovanost zemědělství v ostatních zemích, s čímž samozřejmě lze i souhlasit. Druhým důvodem je potom, že zemědělské stroje údajně nejezdí po veřejných komunikacích.

Dovolte mi, abych se tady trochu blíže podíval na ten druhý důvod, to znamená to, že zemědělské stroje nejezdí po veřejných komunikacích. Ony po těch veřejných komunikacích ono se to zdá být celkem logické, až na to, že onu zelenou naftu využívají pouze zemědělci v rostlinné výrobě, například ti, kteří pěstují na svých nekonečných lánech dotovanou řepku. Proč by ale měli mít zelenou naftu jen zemědělci? Pracují v lese, technika se většinou pohybuje po účelových komunikacích a nafta by se také mohla označovat jako zelená. Slevu na dani by také mohli mít stavbaři. Stavební technika nevyjede na cestu, jak je rok dlouhý. A když vyjede, tak právě za účelem opravy dotčené cesty.

Jen ta nafta už by asi nebyla zelená, ale možná šedá. Tam by ta nafta mohla být například černá. Chtěl bych také poukázat na to, kdo o zavedení zelené nafty rozhoduje. Majitel Agrofertu Babiš, který si hlasováním o zelené naftě přihrál malou domů o velikosti několika desítek milionů korun. Ministr Babiš dokonce ten dotační cirkus přivedl k úplné dokonalosti. Na pole zaseje dotovanou řepku, z ní vyrobí ve svých chemičkách dotovaná biopaliva, aby je přidal do dotované zelené nafty, kterou nalije do svých zemědělských strojů, aby mohl opět zasít dotovanou řepku.

Tímto se tedy kruh uzavřel. A bohužel musím říct, že takovou malou domů, i když podstatně menší, si přihrál doslova pro svou rodinnou firmu i ministr zemědělství Jurečka. Vy jste svým hlasováním o zpochybnění hlasování poslance Šincla naprosto brutálně nabourali demokratický systém. Ne poslanec Šincl, ale ti, kteří svým hlasováním umožnili opakování druhého hlasování, tedy poslanci ČSSD, ANO a lidovci. Prohrálo se důležité hlasování to, že jste umožnili opakování hlasování po více než hodině, znamená, že nyní tak můžeme zpochybnit v budoucnu jakékoli hlasování. Prohrálo se důležité hlasování o pár hlasů nevěšte hlavy, už tady máme precedens, stačí, když si po hlasování vezme předseda klubu hodinovou přestávku, během které může přesvědčit další poslance, aby hlasovali jinak, případně ještě rychle umožnit chybějícím poslancům, aby na hlasování dorazili, a tím na druhý pokus hlasování zvrátit. To, že důvodem nového hlasování je chybné rozhodnutí hlasovat pro zákon, dokonce potvrdil premiér Sobotka i ministr Babiš.

Protože to, co se tady ve středu na jednání Sněmovny stalo, je naprosto brutální pošlapání demokratického procesu. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným je pan poslanec Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chci předeslat, že debata o tom, zda zavést, či nezavést zelenou naftu je debata politicky naprosto relevantní. Je to rozhodnutí, zda preferovat jistou skupinu podnikatelů na úkor všech ostatních či na úkor jiných. A je to rozhodnutí politické. Podobně jako je legitimní politické rozhodnutí třeba zavést pozitivní diskriminaci jistých občanů České republiky na úkor všech ostatních, pro které je to negativní diskriminace.

Problém této normy ovšem leží někde jinde. To není problém věcný a politický, ale je to problém morálky. Předložený návrh je hluboce amorální, a to především a zejména a naprosto vinou osoby předkladatele. Co teď tady máme schvalovat? No přece to je zřejmé!

A nyní se prosím tento střet zájmů ukazuje ve své plné nahotě.

Dámy a pánové, dle mého mínění se jedná o naprosto evidentní zneužití pravomoci ústavního činitele, který svým jednáním se snaží získat prospěch.

Já vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby začaly bezprostředně to znamená okamžitě jednat. Já vyzývám ministra vnitra, který tady seděl a nyní tady není, pokud má snad Policie České republiky zašpuntované uši, aby požádal policejního prezidenta, aby si je odšpuntovali.

A poněkud smutnou výzvu mám k těm voličům strany ANO, kteří naletěli na heslo řídit stát jako firmu. Prosím, probuďte se a uvědomte si, co to znamená.